Z členů vlády se omlouvají: Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček zdravotní důvody, Robert Plaga pracovní důvody. V okamžiku, kdy bude přítomen jen poloviční počet poslanců, na základě dohody předsedů všech klubů konstatuji, že tito poslanci, i když nebudou přítomni nebo omluveni, považují se za omluvené na základě dohody předsedů klubů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v návaznosti na to, co jsem četl, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. K tomuto tedy otevírám rozpravu. Nikoho nevidím. Pokud se tedy nikdo nepřihlásil, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.